Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

I tento návrh na pevné zařazení byl přijat. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy a budeme pokračovat dle schváleného programu.

Všechno máme připraveno.